Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pak je zde návrh na zařazení nového bodu, který přednášel pan poslanec Svoboda Vysvětlení ministra zdravotnictví k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pak je zde návrh pana poslance Výborného, což je úprava zákoníku práce ve věci třídnictví, je to bod č. 39, sněmovní tisk č. 159. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 11 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 7. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení. Kdo je proti? V hlasování číslo 12 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 56, proti 52. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dříve než budeme hlasovat o programu jako o celku, rád bych si něco ujasnil, protože mnozí z nás se při hlasování v tom malinko ztratili.

Je to zařazeno? Bod je zařazen v pořadu schůze, ale není pevně zařazen. Já také děkuji.

Kdo je proti?

Pořad byl přijat. Já vám děkuji. Tím máme tedy schválený pořad schůze.

Nyní se tedy dostaneme k bloku tisků vrácených ze Senátu nebo zamítnutých Senátem.